Stanovisko?

Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro?

Nebyl přijat.

Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat.

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro?

Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?